Teď už to hlasování nevrátíme.

A za druhé opakuji, jenom pro záznam.

Děkuji. Nyní pan poslanec Farský s přednostním právem. Prosím. Hlasování proběhlo tak, že jsme hlasovali pro senátní verzi.

Sněmovní verze získala 100 hlasů a tři poslanci hnutí ANO se zdrželi, to jsou ty hlasy, co chyběly.

Děkuji. Prosím. Pro pořádek je třeba říct ještě jednu věc, a navážu na kolegu Farského. Tomuto zákonu chyběly tři hlasy koalice z hnutí ANO. Nesměřujte to na opozici. A druhá věc. Zákon, který měl následovat, o krizovém řízení, je jasná věc, že chcete, aby byla sněmovní verze, a taky jste jasně říkali, že ten bod nechcete projednávat, protože k tomu asi nemáte většinu. Jestliže chcete prohlasovat svoje věci, tak na to mějte hlasy, a ne že lidi z vaší koalice vám nepodpoří vaše vlastní zákony. Tak to je. Děkuji. Děkuji za slovo. Skutečně to není tak, že bychom to odmítali z nějakých zástupných důvodů. Je to tak, že dneska jsme chtěli hlasovat pro návrh zákona, jak nám přišel ze Senátu, který z toho vypreparoval ty vaše přílepky, které jste tam nabalili.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Za poslance KDUČSL mohu konstatovat, že my jsme také podpořili ze stejných důvodů senátní návrh zákona. Pan předseda Chvojka.

Děkuji.

Věřím, že všichni, kteří chtějí být přihlášeni, jsou přihlášeni. Takže ještě jednou, je zde návrh vyřadit neprojednaný bod z pořadu této schůze. Kdo je proti?

Pan ministr zde skutečně není, a pokud vláda nepověřila nikoho jiného, tak v jednání opravdu nemůžeme pokračovat. Přítomnost pana senátora již v tuto chvíli není potřebná. Takže mně nezbývá než přerušit projednávání tohoto bodu a přerušit tuto schůzi.

Přeji vám příjemný víkend a nad touto schůzí a tímto zákonem se sejdeme, až bude přítomen pověřený člen vlády.